Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu.

V hlasování číslo 32 přihlášeno 147 přítomných, pro 84, proti 10. Návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod označením B2.

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Tento pozměňovací návrh zmírňuje podmínky pro dřívější odchod do důchodu u zdravotnických záchranářů a souvisejících profesí, mezi tím základním nárokem na dřívější odchod do důchodu o 2,5 roku až tím maximem, což bude těch 5 let. Už to tady bylo avizováno. Vládní návrh mluví zhruba o 30 letech, pozměňovací návrh hovoří zhruba o 25 letech. Garanční výbor nepřijal k tomuto pozměňovacímu návrhu své stanovisko. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B3 Víta Kaňkovského a dalších. Toto je problematika přiznání výchovného u osob, u kterých vzniká nárok na takzvaný transformovaný starobní důchod, to znamená, pokud ten člověk má invalidní důchod a nesplňuje klasické podmínky pro přiznání starobního důchodu, tak se mu transformuje ten invalidní důchod. V některých případech by i u takto přiznaných důchodů nebylo přiznáno výchovné, tento pozměňovací návrh tuto diskriminaci napravuje. Garanční výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tento pozměňovací návrh toto napravuje. Garanční výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Pokud se nepletu, tak jsme hlasovali skutečně všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, budeme tedy nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.